Toto zvýšení se promítne do příslušných ukazatelů kapitol v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019.

Navyšování platů ve státní sféře se totiž netýká navyšování mezd u veřejných výzkumných institucí zřizovaných Akademií věd ČR. Mzdová politika je v kompetenci vedení jednotlivých pracovišť Akademie věd a závisí zejména na výši prostředků určených na podporu vědy na základě dosahovaných výsledků, tzv. ukazatel RVO Rozvoj výzkumných organizací.

Tento vývoj představuje vážné ohrožení konkurenceschopnosti Akademie věd ČR v domácím i mezinárodním měřítku a riziko odlivu vysoce kvalifikovaných odborníků do zahraničí nebo návrat do dob, kdy výdělky vysoce kvalifikovaných vědeckých pracovníků zaostávaly za řadou profesí.

Prosím vás o podporu obou pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. A omlouvám se předtím za to vypnutí. Než pozvu dalšího řečníka, jímž je pan poslanec Vácha, přečtu omluvenky.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já bych se chtěl přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům.

Vláda totiž slíbila navýšení platů učitelům v regionálním školství o 15 % od září 2018, nicméně k tomu nedošlo. Já si myslím, že si to ti učitelé zaslouží. Mělo by to stačit na zvýšení o 20 %. Takže to byl ten první pozměňující návrh.

Myslím, že je to odůvodněné.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Děkuji za slovo.

Navrhuji posílit finanční prostředky pro kapitolu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 300 mil. Kč, které by měly být určeny na posílení mediálního vzdělávání v rámci rozvojových programů na podporu občanské společnosti.

Ostatně i zpráva Bezpečnostní informační služby, která hovoří o dezinformačních kampaních, ukazuje, že je to kompetence, kterou v naší společnosti velmi často podceňujeme, a já jsem opravdu přesvědčena, že bychom měli začít především u nejmladší generace.